Tak stanovisko prosím, pane senátore. Pan zpravodaj? Koneckonců je to jeho návrh. Kdo je proti?

Tento návrh nebyl přijat.

Kdo je proti tomuto návrhu? Hlasování má číslo 59.

Prosím stanovisko pana senátora. Pana zpravodaje?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Návrh byl přijat. Dále prosím.

Tento návrh byl přijat.

Stanovisko prosím, pane senátore. Pan zpravodaj?

Kdo je proti tomuto návrhu?

Tento návrh byl přijat. Jako poslední bychom hlasovali o zákonu jako o celku.